Na rozpočtový výbor i hospodářský výbor mě opakovaně přišli podpořit všichni zástupci podnikatelských svazů a komor této země. Mluvili tam o svých zkušenostech.

Uvedl tam příklad, kdy oslovil písemně, dopisem cituji, všichni, to tam slyšeli, kdo tam byli předsedu ODS a nabízel mu svoji spolupráci a vysvětlení, proč podporují tito zástupci malých prodejen EET. Proč je důležité narovnání podnikatelského prostředí, proč by bylo úplně to nejhorší, kdyby EET zůstalo na půli cesty. Podnikatelé to prostě podporují.

Bude tady možnost volby, ten podnikatel si bude moci vybrat.

A není to nic, co už by dnes nemusel udělat, když ho o to ten zákazník požádá. Není to nic navíc, už dnes ho musí vydat, tento doklad. Že tady mluvíme za absolutní většinu poctivých podnikatelů? Strana, která se profiluje jako strana, která podporuje podnikatele. Samozřejmě že my počítáme se zavedením paušální daně.

Co zajímá naše podnikatele: kdy to bude? A co je podstatné, že za 30 let to tady prostě není. Legislativa byla, ano, já to uznávám.

Toto bude jednodušší, protože ta platba bude stejná, ale i to chce nastavení těch IT systémů. Věřím, že to podpoříte, protože všichni máme zájem, aby měli podnikatelé jednodušší život, hlavně ti drobní živnostníci. Ale musíte také nastavit IT systémy.

Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

Nyní zde mám tři omluvenky.

Děkuji. Nyní zde mám nějaké faktické poznámky.

Pan poslanec Benda zde ani není. V tom případě nyní otevírám obecnou rozpravu, resp. znovu otevírám. Ta byla přerušena v době vystoupení pana poslance Ferjenčíka, který má zájem pokračovat.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve zareaguji na paní ministryni a dále představím svůj poslední pozměňovací návrh z těch návrhů, které jsem předložil. Paní ministryni velmi děkuji za to vystoupení. Já to vítám, že ta rozprava se vede ještě v rozpravě a ne přes média.

Takže to si myslím, že je zcela adekvátní požadavek. Chtěl bych poprosit, abyste toto skutečně zpracovali, protože tam myslím není spor o to, že se to porovnávat dá.